To, co je pro nás důležité, je, že máme dostatek objednaných vakcín, tak abychom byli schopni přeočkovat celou populaci, protože předpokládáme, že přeočkování proběhne jednou dávkou, nikoliv dvěma dávkami jako doposud.

Toto je skutečně v řešení. Tady si nemyslím, že by byl problém s nedostatkem vakcín. To, co bude spíše problematické nebo budeme muset řešit, je otázka, přesně jak říkáte, personální. Ale je jasné, že tady máme velmi silnou síť primární péče, na kterou se budeme spoléhat.

Takže tady předpokládáme, že ten problém by už neměl být z hlediska distribuce vakcín a dostupnosti vakcín pro praktické lékaře pro primární péči.

Ale určitě se v tomto směru na to připravujeme. Děkuji. Pane ministře, já vám děkuji za férovou odpověď.

Pokud jde o ty objednávky, ono je to velmi dynamické.

Neděláme ho my, dělá ho Evropská komise, jsme v tom systému, a tak to zůstane u toho centrálního společného nákupu.

Vážená paní ministryně, obracím se na vás se stejným dotazem, jako jsem se obracela na pana premiéra, a ten je následující.

Dle dostupných informací ale stále nebyly proplaceny všechny odměny za mimořádné služby a pomoc z minulé vlny pandemie, která byla nejen pro zdravotníky velmi náročná. Všichni máme v živé paměti, jak vláda řešila výplatu odměn pro zdravotníky a také vypomáhající studenty, jak jejich vyplácení trvalo dlouho a bylo opravdu někdy složité.

Vážená paní ministryně, ptám se tedy, proč se vláda chová takto? Proč slibujete, ale neplatíte?

A budou opravdu vyplaceny? Nebo je to jen další ze slibů, na který vláda raději zapomene? Jak už jsem řekla v interpelaci na předsedu vlády, v takto nevděčné republice bych žít opravdu nechtěla. A jen tedy připomenu, že pan premiér konstatoval, že jste to dostala za úkol vy, najít finanční prostředky právě na tyto odměny. Děkuji.